Já vám děkuji. S přednostním právem paní místopředsedkyně.

Za prvé, samozřejmě všichni znáte náš postoj k tomuto návrhu zákona. Asi nepřekvapí, že nepovažujeme za důležité jej projednávat na mimořádné schůzi. Nevidím jediný důvod, který nás vede k tomu, abychom v nějakém časovém presu se zrovna tomuto návrhu zákona věnovali. Ale určitě všichni víme, jak to je, proč tady vůbec dneska v tento mimořádný termín, když bychom dneska měli sedět ve výborech...

Nikdo nikomu toto právo neubírá. Máme na to právo. Prostě není. Bohužel, tehdy jsme tady nebyli, nemohli jsme tento zákon podpořit.

A my tady řešíme tento problém. A myslím si, že Sněmovna příští týden by o tom měla jednat. To není dáno pouze přírodou, to není dáno pouze sněžením.

No, evidentně už vidím, jak to budou dělat. Takže Sněmovna se zabývá starým evergreenem, který stejně Ústavní soud podle mého názoru shodí, a tisíce lidí jsou na dálnici a nemůžou se dostat tam, kam potřebují.

Prosím, máte slovo. Děkuji. Naším cílem ovšem nebylo a není zdanit vrácený majetek, který byl prokazatelně ukraden. Žádáme to, co je naprosto logické a normální, zdůvodnění oprávněnosti výše konkrétních finančních náhrad a jejich zdanění tak, jako je tomu u každého jiného příjmu v České republice. Žádáme transparentní oddělení a vyčíslení a zdůvodnění výše náhrad, které se vyplácejí v rámci majetkového vyrovnání.

Pochopitelně, místo plošných darů by byl ideální model obvyklý v západní Evropě, tedy možnost, aby poplatníci daně, kteří sami chtějí, část daní z příjmů mohli přesměrovat buď na církev, nebo na jiné bohulibé společnosti. V našem postoji rozhodně není nenávist vůči českým církvím a náboženským společnostem. Je to naopak. Musíme zabránit rozdělení společnosti, která z velké části vnímá netransparentní a znetvořené církevní restituce a náhrady velmi negativně, což samozřejmě silně církve v posledních letech poškodilo. Křesťanskou i židovskou náboženskou obec považujeme za silné základní kameny, na kterých stojí naše národní hodnoty, a to ať jsme věřící, či bez víry.

Já opravdu prosím o klid! Ale tak jako mnozí věřící včetně teologů a církevních představitelů nemůžeme nevidět, že finanční náhrady ve výši 59 miliard korun, které se církvím mají vyplácet dalších třicet let, byly v roce 2012 stanoveny netransparentně. Nebyly podloženy relevantním seznamem a standardním auditem. Celý zpackaný zákon byl šitý horkou jehlou a v rychlosti pod tlakem. Zákon obsahuje neuvěřitelné lapsy, ale za hodně peněz.

Chápu, peníze vyplácené této církvi jsou přípravou na její osamostatnění, ale v tom případě je tento příjem dar a měl by celkem logicky podléhat zdanění jako každý dar nebo hrubý příjem. Apoštolská církev byla po dlouhá léta proti církevním restitucím. Celkem logicky, neměla co restituovat. Teprve sliby miliardy z veřejného rozpočtu ji přesvědčily, že je zákon opravdu třeba. V souvislosti s dary si připomeňme, že zákon vznikal v čase ekonomické krize. Stát tehdy zmrazil platy policistům, vojákům, učitelům.

Vlna odporu, která prošla českou veřejností, nevznikla proto, že bychom byli závistivý národ neznabohů, ale prostě proto, že šlo skutečně o špatně komunikovaný špatný návrh v ten nejhorší čas.